Ale primárně jsme chtěli ty energie.

A jak to dopadlo, velmi dobře víte.

V balíčku, co jste tehdy představili, tři věci, vzpomínám si na to velmi dobře. To si řekněme rovnou, to nebylo nic jiného než pomsta našemu panu předsedovi, jenom proto, abyste ukázali, že uděláte nějakou aktivitu. Říkali jsme vám, že to je k ničemu a že to je k ničemu proto, protože podle evropského nařízení se ta biopaliva tak jako tak musí přimíchávat. Říkali vám to ti, kterých se to bude týkat.

Desetinásobně vyšší! A víte, proč ji mají mimo jiné desetinásobně vyšší? Protože využívaly výhodných cen ruské ropy.

A jsme zpátky u cen pohonných hmot. Já jsem jenom chtěl ukázat, kdo vlastně na čem vydělával, kdo tady co platil a kdo koho podporoval. Jsme v situaci, kdy jdou ceny dolů, to je pravda, ale současně jsme v situaci, kdy jste s podporou byznysu, s podporou domácností neudělali až na drobné výjimky prakticky nic, ale současně jste slíbili, že toto opatření bude platit do konce roku 2023.

Také děkuji. Nikoho dalšího už do obecné rozpravy nevidím. Prosím.

Prosím, pane ministře.

Děkuji. Ano, paní předsedkyně, prosím.

Děkuji. Protože padlo veto na § 90, budeme tedy pokračovat v projednávání prvního čtení. Návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl, tak se budeme zabývat.... Vydržte, ano, pan ministr chce závěrečné slovo, tak prosím. Děkuji za slovo.

Ceny jsou mnohem nižší, než kdokoli z nás mohl počítat včetně dopravců, a proto jsme na to zareagovali. Myslíme si v okamžiku, kdy máme nějakou daňovou úlevu, že si také musíme říct, zda ta daňová úleva je vždycky selektivní, není pro všechny daňové poplatníky, zda plní tu úlohu, pro kterou byla zvolena.

Vy kritizujete, že to je narychlo, já tomu rozumím. Kde byla vaše vystoupení, proč je to tak narychlo, proč je to pár dnů před zavedením? Nebyly, nebyly! Tak buďte spravedliví, buď je to obecný přístup, anebo to neplatí.